Takže já si myslím, že jsme se určitě snažili. Do krajů šlo přesně 21,6.

Děkuji vám. Není tomu tak. V tom případě zahájíme rozpravu podrobnou. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo

A tady bych jenom ráda reagovala krátce na paní ministryni, že obce a kraje dýchají se státním rozpočtem, a to z toho důvodu, že nesou ty výpadky příjmů, které nesou stejně jako stát. Ale kompenzační bonus, to je něco, co je navíc. Jinak obce a kraje dýchají se státním rozpočtem. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlásím ke třem svým pozměňovacím návrhům. Všechny jsem odůvodnil v obecné rozpravě, stejně tak jsou písemně odůvodněné.

Ještě se stručně vyjádřím k těm odvodům. Já skutečně nerozumím zdůvodnění paní ministryně. Nicméně odpustit odvody alespoň těm, kterým vláda zakázala činnost, by přece mělo být snad samozřejmé.

To je přece úplně absurdní! A zatím jsem neslyšel žádný věcný argument. Děkuji za podporu těchto návrhů.

Děkuji. I. prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu financí, aby Poslaneckou sněmovnu informovalo o dopadech kompenzačního bonusu dle navrženého zákona do rozpočtů obcí a krajů, a to vždy do 30 dní po uplynutí lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus dle § 12 odst. 3 navrženého zákona za příslušné bonusové období;

Odůvodnění a tady se skutečně zastavím u toho, že je dvojí financování, které jde do obcí. To jedno, se kterým obce a kraje dýchají spolu se státním rozpočtem, je dáno rozpočtovým určením daní. A z toho vždycky ty obce a kraje dostanou svoje procento, tzn. dostanou vždycky díl. Když se vybere méně peněz, dostanou i kraje a obce méně, když se vybere více peněz, dostanou kraje a obce více . Druhá věc ale je, že když se v rozpočtu sáhne na peníze, které ty obce už dostaly a byly jim přiděleny, tak pak ty obce a kraje potřebují k tomu také kompenzační bonus.

A tak tedy v tom odůvodnění ještě řeknu, že v souvislosti s těmi krizovými opatřeními, v souvislosti s výskytem SARSCoV2, a ve znění pozdějších předpisů, bylo poskytnuto obcím dostatek peněz a v tuto chvíli ta záležitost je násobně vyšší, než kolik je nyní třeba do toho vložit. Ale na druhou stranu právě v rámci této záležitosti bychom měli jednoznačně vždycky vědět, kolik se těm obcím a krajům vzalo a jakým způsobem to bylo kompenzováno.